Děkuji za slovo, pane předsedo.

Pak v té zprávě následuje popis aktiv a pasiv.

Ta je definována jako dodržení inflačního cíle.

Měnové intervence ve svém důsledku samozřejmě vedly k oslabení koruny k ostatním měnám, čímž se zvýšila hodnota devizových rezerv.

Zisk byl použit v plné výši ke snížení neuhrazené kumulované ztráty z předchozích období. Pořád je tam rest.

Co se týče dalších nástrojů, povinné minimální rezervy se držely celý rok na 2 %, samozřejmě velmi nízké. ČNB nevyužila ani možnost změny úrokových sazeb.

Stejně tak celkem nevýznamně se měnila provozní oblast i na oblast provozu jednotlivých objektů.

Takto tuto zprávu, samozřejmě ještě podrobněji, projednal na svém zasedání rozpočtový výbor. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Zde si dovolím skončit se svým doplněním.

Od určité doby před lety se ČNB podle mě nepříliš dobře promyšlenou operací zbavila valné části svých zlatých rezerv, a tehdy se, myslím, pohybovala cena asi 300 dolarů za unci a nedlouho potom se přehoupla přes 1000 dolarů za unci. Mě by zajímalo, jaká byla ztráta této operace pro banku.